Jakkoliv se jedná o závěrečná slova, tak zde mám žádost o uplatnění práva přednostního, a to od pana předsedy Kalouska a potom od pana předsedy Stanjury. Dámy a pánové, na vystoupení tohoto typu není možné nereagovat.

To, že jsme předpokládali, že po překonání nákladů, které poneseme s krizí, může mít veřejnost nižší daňovou zátěž a také to zvýšení daní bylo plánováno jako přechodné logicky předpokládalo, že v této době už bude krize překonána a budeme stavět hospodářský růst na zdravých základech, což se také stalo a já jsem tomu rád. Vláda z toho těží a já jsem tomu rád. My jsme museli ty nůžky přivírat z obou stran.

Ne, rozpočet na to je připraven, ale vy na to nejste připraveni, protože chcete zvyšovat výdaje. My jsme výdaje nezvyšovali, my jsme je snižovali. Je to prostě prokazatelné na číslech vašeho ministerstva, pane ministře. Já tady, když cituji čísla a trendy, necituji nic jiného než čísla Ministerstva financí. Ale přiznám se, že to není ten hlavní důvod, proč jsem se přihlásil.

Ale důrazně vás žádám: Přestaňte pořád a nekonečně nepravdivě, lživě a nespravedlivě urážet ty desítky a stovky poctivých lidí, kteří na Ministerstvu financí, na celní správě a na finanční správě udělali nekonečný kus práce v posledních letech! V roce 2012 proběhla naprosto bezprecedentní transformace finanční i celní správy v České republice.

Obdobný proces proběhl v celní správě. Ta transformace, která je skutečně bezprecedentní znovu opakuji, místo 199 finančních úřadů jich máme 14 , proběhla bez jakýchkoli potíží.

A přestaňte je urážet! Nemáte na to právo!

Děkuji za slovo.

To si myslím, že není pravda.

Sám včera označil tu novelu za sazbovou, to znamená bavíme se o sazbách, nebavíme se o těch nástrojích a opatřeních, které vláda připravuje na to, aby se zlepšil výběr daní. Ten náš první návrh, který přednesl pan předseda Fiala, to znamená snížení základní i snížené sazby o jeden procentní bod, určitě nebude činit výpadek 40 mld. ve státním rozpočtu.

To znamená prostor tam bezesporu existuje a je věcí politického rozhodnutí, zda chceme snížit rozdíl mezi příjmy a výdaji, nebo ne, a je to legitimní politické rozhodnutí. Nicméně si myslím, že prostor tam prostě existuje.

Já vím, že žertuje, že ví stejně jako já, že základní sazba nemůže být nižší než 15 %. To znamená nemůže být 5 %.

A nebudeme argumentovat tím, že to je past či sabotáž na některou z příštích vlád, že stejně nevíme, jak ta vláda bude vypadat. My jsme také ve svém programu navrhovali postupné sbližování, a postupné když si řekneme, že je to za tři roky tak to vyhovuje tomu slovu postupně.

Dám slovo panu ministrovi financí. Není tomu tak, omlouvá se pouze na odpolední jednání, takže prosím o opravu.